A já se vůbec nebudu divit, pokud nebude zpráva o hospodaření a činnosti opakovaně schválena. Milan Brázdil, ANO: Už dnes vím, že Česká televize často nepodává objektivní informace, a svou trochou do mlýna tak pomáhá živit tu tzv. blbou náladu v naší společnosti.

Martin Kolovratník, ANO: Nelze nevnímat sílící kritiku České televize od mediálních kritiků i od široké veřejnosti.

Je nejvyšší čas tomu věnovat patřičnou pozornost. Martin Komárek, ANO: Napříč politickým spektrem převažuje negativní názor vůči České televizi.

A od staronového prezidenta Zemana. Lidi za vás platí poplatek 135 korun měsíčně, máte 5,2 miliardy a děláte zmanipulované věci. A jste zkorumpovaní a děláte reportáže na objednávku.

A nakonec Miloš Zeman, prezident České republiky: Veřejnoprávní televize není objektivní.

Byl bych velice nerad, aby se zkresleně pojímalo jako pokus o čistě komunistickou kritiku, ba právě naopak. A to jsem nejen z titulu své funkce poslance, ale i podle Ústavy povinen činit.

I když se někdy její snaha míjí účinkem.

Přitom paradoxně na straně druhé právě ta Českou televizí protežovaná partaj, alespoň podle zmíněné studie Univerzity Karlovy, se málem nedostala do Sněmovny. A nechtěl bych, aby se toto stalo z důvodu přílišné přízně České televize i nám komunistům. Proto díky bohu, že nás vlastně nemají mediální profesionálové z České televize rádi. Ale teď již vážně. Vážené kolegyně a kolegové, ČT patří nám všem, nejen poslancům, jak se mnozí zainteresovaní lobbisté snaží veřejnosti pokrytecky namluvit s dovětkem, že ji politici chtějí ovládnout. Nepatří ani lidem nasátým na její miliardové penězovody. Znovu opakuji, patří všem občanům České republiky bez rozdílu sociálního, ekonomického i politického statusu a měla by se takto chovat.

Podotýkám, někteří z nich skutečně umělci v uvozovkách.

Ano, i takto vypadá neúcta k našemu systému parlamentní demokracie s jeho svobodnými volbami. Rozhodně jsem si nečinil ambice zde uvádět všechny. Dokonce ani všechny ty podstatné.

A také současně dobře zvážíte, zda Česká televize skutečně poskytuje objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů tak, jak je to zcela v souladu s dikcí zákona o České televizi, což si vetkla tato instituce i do svého statusu. Já osobně však spokojen nejsem, a proto nejen já, ale i poslanci KSČM, alespoň většinově, budou hlasovat pro zamítnutí této zprávy. Její dvojnásobné odmítnutí, jak jistě víte, může znamenat rozpuštění Rady České televize a potažmo tak nastartování nutných změn a progresu směrem ke skutečné kvalitě odváděné práce média veřejné služby tak, jak si to naši občané ve své velké většině přejí. To byl pan poslanec Valenta. Nyní tady mám tři faktické poznámky.